Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech, přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje kartou náhradní.

Tím jsme se vypořádali s omluvami. Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazeným bodem číslo 60, což je sněmovní tisk 82. Poté bychom pokračovali dalšími body dle schváleného pořadu.

Ptám se, zda má někdo z poslanců zájem o vystoupení a navržení nějaké změny pořadu jednání. Nikoho nevidím.